Já jsem si vás dovolila požádat o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání, protože včera, když jsme tady projednávali zákon o veřejných zakázkách, tak tady opakovaně od paní ministryně zaznívala slova, i od některých dalších řečníků: tak, a zase nám něco Evropská komise nařizuje a nám nezbývá nic jiného...

Já se nechci dostat do situace a snad se mnou nikdo z vás, že se někdy v březnu, možná v dubnu naše Poslanecká sněmovna do této situace dostane a že to tady budeme muset řešit a bude to už pod sankcemi. Proto bych vás chtěla požádat, a můj záměr je skutečně snad racionální pro vás pro všechny, abychom přijali jako Poslanecká sněmovna Parlamentu poté, co zařadíme ten bod na program, usnesení, ve kterém jasně zákonodárný sbor deklaruje to, že odmítáme toto omezování zbraní a že vlastně ti lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu a z Ministerstva vnitra, kteří před projednáním v Evropské komisi pojedou na ta jednání do Bruselu, tak budou mít od nás jako od zákonodárného sboru jasný mandát. Dopustímeli přijetí návrhu směrnice Evropské komise omezující prodej a držení zbraně v Evropské unii, je to pro mě absolutní omezení svobod a práv občanů celé Evropské unie, nejenom České republiky. Vzniká tím nebezpečný precedens.

Přišlo mi úplně absurdní, že s něčím takovým Brusel přichází po sérii teroristických útoků v Paříži, Belgii a v jiných zemích.

Návrh Komise mě utvrzuje v tom, že podobná opatření nás vrhají zpět do doby nesvobody. Doufám, že pokud by mělo dojít k tomu, že návrh bude skutečně předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě, najde se dost rozumu pro kategorické zamítnutí návrhu Komise. V této souvislosti bych ráda zmínila, že frakce, ve které je sdružena Občanská demokratická strana, jasně odmítla návrh této směrnice. A já bych tím chtěla požádat kolegy, kteří sedí v Poslanecké sněmovně a mají zároveň poslance v Evropské parlamentu, aby na ně apelovali, aby tak činili i oni ve svých frakcích. Abyste se vyznali v tom, co se vlastně všechno zakazuje, tak mi dovolte, abych vám přečetla otevřený dopis sdružení LEX, což je sdružení na ochranu práv držitelů zbraní, zastánců práva na držení zbraní v celé Evropě: Vážení kolegové, jelikož vám píši z České republiky, dovolte mi nejdříve, abych vám naši zemi představil.

Každý, kdo splní podmínky zákona, na něj má právo. Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu.

Tradice naší myslivosti sahají více než tisíc let do minulosti a naši sportovní střelci se z olympijských her málokdy vracejí bez medaile. Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také desátou nejbezpečnější zemí světa. Násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná.

Jsme si jisti, že znáte současnou situaci, píší ze sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. V reakci na teroristické útoky v Paříži spáchané zakázanými automatickými zbraněmi a rozhodně nelegálními výbušninami chce Evropská komise předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní. Mezi navrhovaná opatření patří a tady prosím, aby zbystřili všichni ti, kteří již dneska vlastní zbrojní průkaz jakéhokoli typu tak tato omezení jsou: Za prvé, zákaz samonabíjecích pušek, které vzhledem připomínají automatické zbraně. Zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států.

Víme, co se v Resslově ulici stalo, co se tam odehrálo.